A ten je hlasovatelný pouze v případě, jestliže nebyl přijat návrh N3.

Poté bychom hlasovali o návrhu P3 pana poslance Munzara, který navrhuje prodloužení doby na opravu kontrolního hlášení z 5 na 15 pracovních dnů.

Tady chci říct, že Finanční správa změnila přístup a metodiku.

A pak už se... Ale mě rušíte. Nerozhodil jsem žádné hlasování.

Takže opravdu se ohrazuji proti tomuto hodnocení.

A pak samozřejmě, aby ta procedura byla úplná, ten můj protinávrh, 51. hlasování by se hlasovalo o návrhu zákona jako celku. Děkuji. Nikoliv jako alternativa.

Nemusíme o každé té změně v rámci toho bloku.

Pak se týkají čtvrté skupiny, pak se týkají sedmé, správně, a pak se týkají osmé. Takže čtyři hlasování.

Děkuji za slovo. Já nemám žádný návrh, pouze jsem se chtěl zeptat kolegy Stanjury, možná jsem špatně slyšel.

Pokud není nikdo jiný, kdo by navrhoval jinou proceduru, požádám zpravodaje, aby v těch čtyřech krocích nechal hlasovat o případné změně procedury. Prosím sněmovnu o klid! Jde o vážné procedurální hlasování, abychom měli úplně jasno, jak budeme postupovat. Děkuji, pane předsedající. Bylo navrženo hlasovat o změnách podle jednotlivých skupin.